Není přece možné, aby jednotlivá opatření v rámci jednotlivých krajů v České republice byla rozdílná.

Kdybyste ji měl, tak takto nemluvíte. Ti starostové opravdu čekají, že jim bude v tuto chvíli řečeno, co dělat mají. V běžných chvílích máme rádi, když se respektuje samospráva obce a kraje.

Děkuji.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

A je to úplně jednoduchá věc.

V Česku se ti lidé budou pohybovat po celém Česku.

Ta choroba naštěstí není těžká, u dětí prakticky vůbec ne, ale přijde to.

Děkuji.

Tady někdo nepracuje, jak má!

Vemte si Japonsko. Tam jsou ti lidi zodpovědní. Mnohem víc než my tady v Evropě.

A když už, tak se má chránit tak, aby nenakazil ty ostatní.

Zatím máme ještě další čtyři faktické poznámky. Děkuji, pane předsedající.

Vidím pana hejtmana.